Dále bych chtěla reagovat, proč jsem předložila další návrh zákona, což je k programu zlepšování kvality ovzduší.

Proto jsme s ministerstvem konzultovali, jaké by bylo nejlepší možné řešení a dospěli jsme k vyhlášení, k věstníku, který by už obce zavazoval opravdu stavět obchvaty, vzdělávat svoje obyvatele a mnoho dalších jiných věcí, čím by opravdu dosáhli ke snížení.

Tento návrh přečtu v podrobné rozpravě.

Děkuji za slovo.

Takže za mě to bylo naprosto v pořádku.

Také děkuji.

Vážené kolegyně, vážení kolegyně, já děkuji za tu diskusi.

Tady se najednou otáčí ten proces ministerstvo si říká, co by si přálo. Tak to mějme také prosím na paměti. Děkuji. Ještě pan poslanec Zahradník fakticky.

Dává práci statisícům lidí. Vytváří značnou část našeho hrubého domácího produktu a bez něj si fungování naší ekonomiky, tedy i života nás všech, nedokážeme představit.

Tak, děkuji. To bylo poslední faktická poznámka. Pokud nejsou další přihlášky do obecné rozpravy, tak ji končím. Zeptám se na závěrečná slova po obecné rozpravě. Není zájem.